Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji ještě jednou, dobrý den.

Pouze doplním to, co jsem tady říkal v obecné rozpravě. Předkládám to ve dvou variantách.

Děkuji za pozornost. Jako další vystoupí pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem v obecné rozpravě, myslím, odůvodnil ty dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh, který se týká snížení limitu ceny zboží pro vratku DPH u turistů nebo lidí z třetích zemí, to byl první pozměňovací návrh.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak jsem říkal v obecné rozpravě, hlásím se k pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, který je v systému nahrán pod číslem 8313.

Děkuji. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Paní ministryně, pan zpravodaj? Nemáme návrhy k hlasování, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

Přistoupíme k dalšímu bodu.